S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Feranec. Jelikož nemáme k projednání body z bloku třetích čtení, u kterých by byly splněny zákonné lhůty, měli bychom se věnovat pevně zařazeným bodům: 315 kontrola usnesení Poslanecké sněmovny č. 416 ve věci valorizace příspěvku na péči, a bod 31, sněmovní tisk 509 vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, druhé čtení. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu zákony druhé čtení.

A případně, zda někdo z poslanců má zájem vystoupit k pořadu schůze. V tuto chvíli nevidím nikoho, kdo by se hlásil k pořadu schůze. Mám tedy za to, že budeme pokračovat dle již schváleného pořadu. Ještě tu mám jednu milou povinnost.